Závěrem mi ještě dovolte jednu věc, jednu takovou osobní.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní senátorko.

Není tomu tak.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že se podařilo tuto novelu dostat do finálního hlasování. Od prosince jsme řešili s Ministerstvem financí, jak vyřešit tu obrovskou botu, že lidé v insolvencích přišli o nárok na kompenzační bonus. Jsem rád, že se podařilo dospět k nějakému řešení, podařilo se to protáhnout legislativním procesem. Dnes to můžeme finálně schválit.

Z tohoto důvodu na vás velmi apeluji, podpořte prosím senátní verzi tohoto tisku. Každopádně my podpoříme i tu poslaneckou, pokud by ta senátní neprošla. Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda Jurečka. Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedo.

Proto tady znovu přicházím a žádám a apeluji, podpořte i tuto skupinu lidí. Jsou to například ti, o kterých mluvíme, že od října nedostali ani korunu. Děkuji. Paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já vás požádala o podporu senátní vratky. Má to dva důvody.

Jedním z těch argumentů bylo, že obce a kraje mají hodně peněz na svých účtech, a pokud tyto peníze nemají, že si mají půjčit. Já musím říci, že takovýto argument nemůžeme brát. Obce a kraje dýchají s rozpočty státu, a to prostřednictvím výpadků příjmů. Jestliže stát vybírá méně, klesají také zároveň příjmy obcí a krajů. Ale vezměme si, že celá léta šetřily na velké investice, jako jsou vodovody, kanalizace, školy, školky, opravy komunikací, čističky a podobně, a nyní jim tyto ušetřené peníze chce stát vzít prostřednictvím kompenzačního bonusu, a to tak, že z jedné třetiny náklad na kompenzační bonus ponesou obce a kraje? Pevně věřím, že paní ministryně ještě zváží podporu tohoto návrhu. Je zajímavé, že ještě minulý týden označila tento návrh za absolutně nevhodný a neslušný.